To znamená, že bych rád poděkoval vám všem, kolegyně a kolegové, kteří se účastnili jednání ústavněprávního výboru, kteří se účastnili jednání podvýboru. Dále bych chtěl také poděkovat zástupcům procesních subjektů a dalších skupin, které se chtěly vyjádřit a chtěly být účastny přípravy tohoto zásadního právního předpisu. A také bych chtěl poděkovat panu ministrovi a vůbec osazenstvu ministerstva za projevenou vstřícnost a za ochotu, která tu, musím se přiznat, dřív nebyla, nebo když sem ten zákon přišel, nebyla úplně běžná.

Děkuji za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, pane ministře, pane zpravodaji, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci tady opakovat dlouhý popis projednávání celé novely insolvenčního zákona. Já se samozřejmě připojuji ke slovům svého předřečníka. To poděkování je zcela namístě jak vůči vám poslancům, poslankyním, kteří se do té debaty nejenom na půdě podvýboru, výboru, ale i na různých odborných grémiích, sympoziích, kulatých stolech zapojili. Stejně tak to poděkování patří směrem k Ministerstvu spravedlnosti, zvláště teď v době pana ministra Kněžínka, tak i ke sněmovní legislativě, která na tom také odpracovala své. Já bych rád jenom řekl teď aktuálně k té situaci, jaká je před třetím čtením a co považuji já osobně i poslanecký klub KDUČSL za důležité a co podpoříme. Ano, říkáme to od začátku, skutečně nám jde o to, aby tady byla přijata vyvážená novela insolvenčního zákona, která na straně jedné nepodlehne těm extrémně prověřitelským tlakům a na straně druhé nebude zohledňovat pouze a výhradně oprávněné požadavky těch dlužníků, kteří chtějí skutečně ten systém využít ve svůj prospěch. Ale zároveň i ti dlužníci si musí být vědomi toho, co nakonec v jednom z těch pozměňovacích návrhů je uvedeno, že musí vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat. Já bych v tomto bodě chtěl možná vyvrátit, nebo se pokusit vyvrátit to, co zaznívá v posledních dnech i ve veřejném prostoru, že vlastně ta novela ničemu nepomůže a že dlužníci budou stále ve stavu jakési nejistoty.

Ale podotýkám, že pokud by tam byl, tak musí být indikován ze strany insolvenčních správců, kteří za to budou mít tu zodpovědnost už v průběhu těch pěti let.

Respektive ten první je společný s kolegou Petrem Sadovským.

Já jsem to tady říkal už v rámci druhého čtení, že to považuji za extrémně nebezpečné. Mohlo by to býti zneužíváno. Pokud někdo je schopen za tři roky splatit 50 %, pravděpodobně bude za pět let schopen splatit podstatně víc. Proto jsem byl rád, že jsme se dokázali shodnout na té variantě 60 %. To znamená, v případě, že dlužník splatí za tři roky 60 % svých závazků vůči věřitelům, bude také oddlužen. Těch 60 % je výsledkem opravdu nějaké kompromisní dohody. Chtěl bych poděkovat i Asociaci krajů České republiky, paní předsedkyně tady není, ale děkuji za to, že Asociace krajů toto jednoznačně podpořila i z jejich legislativní komise. Věřím, že tento návrh, který je součástí té vyváženosti celé novely, získá vaši podporu. Dále tam je pozměňovací návrh E1, který řeší zjednodušení sepisu návrhu insolvenčního. Chtěl bych také požádat o jeho podporu, a to zvláště v situaci nebo v kontextu toho, na čem dohoda také je, a sice že podpoříme pozměňovací návrh kolegy Farského pod písmenem J3. To znamená, že skutečně dveře toho dobrodiní státu budou otevřeny všem dlužníkům a nikoli jenom těm, kteří by byli pod hranicí tisícinásobku existenčního minima. Tento návrh, tak jak vyplynulo i z jednání ústavněprávního výboru, má všeobecnou podporu napříč poslaneckými kluby. A v okamžiku, kdy toto rušíme, tak se skutečně domnívám, že je nadbytečné, aby dlužníci museli na začátku predikovat svůj příjem na příštích šest, resp. dvanáct měsíců, stejně tak, jako je nadbytečné dokládat příjmy posledních dvanácti. V tom mém návrhu stačí doložit příjmy za posledních šest měsíců a aktuální příjmy. Ale pojďme skutečně ty věci procesně co nejvíce zjednodušit. A ten pozměňovací návrh E1 směřuje právě k tomu. Říkám, je to i v návaznosti na předpokládané přijetí pozměňovacího návrhu kolegy Farského. To zjednodušení, které už teď nastává. Já jsem tomu rád, že jsme se dokázali shodnout na těch 25 nebo téměř 30 pozměňovacích návrzích, které zjednoduší ekonomiku celého insolvenčního řízení a zajistí to, že celý systém nezkolabuje ani u správců, ani na insolvenčních úsecích soudů. Myslím si, že toto je velmi důležité, a prosím tedy o podporu. Dámy a pánové, tolik tedy můj komentář.

Protože na jedné straně pomůže dlužníkům z dluhových pastí, na straně druhé samozřejmě pomůže i těm věřitelům, protože se dočkají splacení alespoň části svých závazků. A co je důležité, pomůže České republice. Prostě budeme čistit tu šedou zónu i ekonomiky a chceme tyto lidi dostat do systému. Děkuji za vaši podporu těch rozumných kompromisních pozměňovacích návrhů, kterých je většina.